Tuto podmínku v současné době splňuje pouze 11 účastníků, tedy 11 agentur v sedmi krajích České republiky.

Já vás tedy žádám, abyste dobře zvážil, v jaké podobě bude tento výkon zařazen do seznamu výkonů a v jaké podobě bude hrazen zdravotními pojišťovnami, protože smyslem zařazení této péče do seznamu výkonů má být hrazení ze zdravotního pojištění a zvýšení dostupnosti této péče.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ještě vyzvu paní kolegyni Kovářovou, aby se připravila. Takže děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministryně, dovoluji si vás znovu interpelovat ve věci chyby přechodných ustanovení vámi prosazené novely vysokoškolského zákona, která je účinná od 1. září minulého roku.

Ve vašich předchozích odpovědích jsem se vždy dočkal jen bagatelizace problému a ujištění, že vše bude ošetřeno. Vážená paní ministryně, není tomu tak. Zatímco vy tvrdíte, že vše máte ošetřeno, rada vysokých škol a toto bych podtrhl, protože to jsou zástupci v podstatě celé vysokoškolské veřejnosti aktuálně hovoří o desetitisících vysokoškoláků, kteří díky této chybě v zákonu nemusí dostudovat, nebo budou muset dostudovat jiné studijní programy, než na které se hlásili a na které byli přijati. Co udělalo ministerstvo pod vaším vedením k nápravě chyby?

Děkuji za pozornost.

Nyní je připravena paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Jiří Koubek. Vážená paní ministryně, obracím se na vás v podstatě se stejnou otázkou jako na pana premiéra. Problém, na který v ní upozorňuji, spočívá v tom, že podle dostupných statistik Evropské komise patří Česká republika mezi nejhorší země, pokud jde o čerpání evropských fondů. Ano, Česká republika je skutečně pátá nebo šestá od konce, což samozřejmě, a věřím, že ve shodě s vámi, považuji za velký problém.

Jistě nemusím zdůrazňovat, že ani jedna z těchto situací není z ekonomického ani politického ohledu optimální.

Co děláte pro to, abychom se nedívali naprosté většině členských států na záda? Co děláte pro to, aby potřebné prostředky přišly do České republiky co nejdříve? Děkuji za písemnou odpověď.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, je mi líto, že jste se omluvil hned z prvních interpelací ve své funkci. Doufal jsem, že naplníte rčení o tom, že nové koště dobře mete, zatím se asi zdá, že budete, bohužel, potvrzovat obavy nejen opozice, že na interpelace také nebudete chodit jako váš předchůdce a spíše než dobře mést budete zametat.

Oproti všem původním příslibům společnost ČEZ se rozhodla v loňském roce bytový fond prodat nikoliv přímo nájemníkům, ale ve veřejné soutěži za nejvyšší nabídku. Vítězem tendru se stala společnost Kennial, která ovšem dva dny před lhůtou pro zaplacení oznámila, že nezaplatí a odstupuje ze soutěže. Podle sdělení společnosti Kennial jsou důvodem právní vady tendru a žaloba nájemníků na určení vlastnictví. Rád bych se s vámi v této záležitosti setkal spolu se zástupci iniciativy Moje Písnice a tuto záležitost s vámi probral. Také bych rád s vámi mluvil o dopise, který od společnosti ČEZ obdrželo 12 nájemníků, kteří podali žalobu k soudu. Tón tohoto dopisu považuji za naprosto nepřijatelný od firmy, v níž je většinovým vlastníkem stát. Nájemníci tento dopis považují za zastrašování a po jeho přečtení se jim opravdu nedivím.

Prosím, udělejme si čas na tuto schůzku.

Děkuji za slovo.

Ve svých odpovědích jste označil obsah interpelace za nesprávný a mnou uváděná čísla z oblasti futurologie, současný můj názor na vztah mezi prováděcí vyhláškou a novelou zákona za mírnou dezinterpretaci. Doslova jste uvedl, že novela prováděcí vyhlášky podle výpočtu Ministerstva dopravy možná navýší počet STK o pět až deset procent. Důvodem účelové změny vyhlášky byla možnost navyšování počtu STK. Jak je potom možné, že v posledních letech bylo vybudováno 84 nových STK, které reagovaly na navýšení počtu vozidel nebo změnu doby prohlídky? Vaše odpovědi mě velmi překvapily a mohu pouze konstatovat, že jste předvedl velkou neznalost nebo manipulaci s fakty. V současné době mají jednotlivé linky tolik techniků, že není potřebné vyhláškou navyšovat čas prohlídky o deset minut.

Uvedu ještě okresy, kde byl proveden výpočet.